Nejprve bych tedy dal hlasovat o bodu č. 8 jako prvním bodu odpoledního jednání. Jedná se o protinávrh pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 26, přihlášeno je 170, pro 78, proti 12.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 9, tisk 509, jako první bod dnešního odpoledního jednání. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Odděleně. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení nového bodu a tím je tisk 191, také novela zákona o dráhách. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 33, přihlášeno je 176, pro 122, proti 2. Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

S přednostním právem pan předseda Chvojka.

Děkuji. O tomto návrhu dám tedy hlasovat bezprostředně. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Kontrola hlasování zřejmě nebude, nevidím nikoho. Takže budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.